A v tomto i volební výbor přijal usnesení, které potom přečtu v podrobné rozpravě.

Tolik tedy oficiální zpráva zpravodaje k Výroční zprávě o hospodaření České televize v roce 2017. Já si ještě dovolím jeden takový osobní přípodotek.

To je prostě podle mě legitimní debata, protože v opačném případě to znamená, a já to odmítám a odmítám to i v komunální politice, když mi tam přijde nějaký materiál, že mám formálně pro něj hlasovat, protože o tom rozhodla odborná komise, tak stejně to udělat i tady.

A ta kritika prostě za mě není útok na nezávislost České televize, ale je to prostě debata. Já prostě v principu odmítám potom nést zodpovědnost za něco, kde člověk potom váží slovíčka, aby se náhodou někoho nedotkl a aby něco nebylo vnímáno nějak jinak.

Koneckonců jednání volebního výboru je veřejné. Jinými slovy to, co platí opačně, politici jsou kontrolováni sdělovacími prostředky, kdo kontroluje, tak občas taky kritizuje, tak tady my schvalujeme tyto zprávy, Rada České televize má kontrolovat činnost České televize a já bych si přál, aby tak činila.

Tak za mě osobně není obstrukce, ale je to prostě debata o něčem, co by tady nemělo jen tak proplout. Já vám děkuji za pozornost.

V tom případě nezazněly žádné návrhy, o kterých bychom teď měli hlasovat, a já otevírám podrobnou rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Feranec.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Pane poslanče, já vás přeruším. Vítám poslance, kteří přicházejí, a prosím, aby tak činili v klidu. Prosím, pokračujte. Proto jsem připravil určitou úpravu usnesení. Sice v předchozí debatě mě pan poslanec Stanjura vyzval, ať si ho strčím někam, bylo to takové konzervativní pravicové, já jsem si ho nestrčil nikam, já ho znovu vytáhnu. A to usnesení by mělo vypadat následujícím způsobem.

Prosím, pokračujte. Za druhé doporučuje volebnímu výboru, aby se důkladně zabýval dlouhodobou udržitelností hospodaření České televize, a to za využití služeb externího poradce nezávislého na České televizi.

Já teď krátce vysvětlím, jednotlivé body okomentuji, s tím, že uvádím, nebráním se hlasování po jednotlivých částech usnesení.